Aby to bylo jasné.

Tady je samozřejmě problém A paní poslankyně má zájem o doplňující otázku, evidentně. Máte slovo.

Protože v roce 2013 jste hlasoval proti našemu návrhu na zřízení toho dotačního titulu, ze kterého jsou hrazeny ty školy.

ANO hlasovalo proti. Tak se ptám, jak budete hlasovat nyní při hlasování ve třetím čtení. Děkuji. Děkuji za dodržení času.

O to vám hlavně jde, abyste měli ty projevy! Díky tomu, že jsem ušetřil na státním dluhu a dal ty prachy. A 26 miliard? O čem mluvíte 30 milionů? A dá se to všude dohledat. A já jsem zavedl ten projekt. Až když nastoupila ministryně Valachová, tak jsme se domluvili a ona dělala velké školy, já jsem dělal ten původní projekt a dělali jsme to společně. Děkuji. Připraví se pan poslanec Skopeček. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže já budu ještě v této věci interpelovat vašeho vládního kolegu, pana ministra průmyslu a obchodu. Mě zajímá jednak ten obsah té české pozice k tomu francouzskému zákonu a jednak by mě zajímalo, proč ta stanoviska, která tam jsou nahrávána, předpokládám, jménem české vlády, tak proč jsou neveřejná, proč vlastně na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví je pouze seznam těch notifikací, ale nikoliv jejich obsah, protože občané České republiky pak nevědí, jak se naše vláda vyjadřuje k zákonům v jiných členských státech. Děkuji za odpověď. Já vám děkuji i za dodržení limitu a slovo má předseda vlády.

Tuto připomínku Česká republika uplatnila prostřednictvím systému TRIS.

Česká republika považuje za důležité, aby jednotný digitální trh nebyl přeregulován, byl zajištěn dostatečný prostor pro rozvoj digitálních služeb a byla nastavena právní jistota všech dotčených osob napříč Evropskou unií.

Následně může být navázána komunikace na úrovni národních expertů. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za slovo. Já nemám ani tak doplňující otázku, jako spíš, že bych chtěl poděkovat za korektní odpověď, a myslím si, že v tomto budeme v souladu. Takže my jako Piráti vás, pane premiére, moc rádi podpoříme v dalším vyjednávání, aby ten francouzský zákon byl skutečně v souladu s evropskou legislativou a aby odpovídal i našim českým požadavkům. Děkuji. Pan premiér nebude reagovat, předpokládám.